Lidé, kteří dneska pracují na hygienických stanicích, tak ti nedostanou ani korunu. Ano, ti dostanou přidáno 6 %, to se dojednalo.

To jsou ti lidé, kteří přenášejí pacienty, a bez nich nebudou nemocnice fungovat také.

A teď se vrátíme, nebo respektive přesuneme se, k dalšímu heslu.